A to si myslím, že jsme ještě slušní proti tomu, co tady bylo. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Proč jsme tam, kde jsme?